Takže já jsem myslel, že jako poslanec přijde, jako se tady normálně bavíme s mnohými poslanci, že se přijdou zeptat na ten zákon či onen zákon podpoříte, nepodpoříte?

To znamená, i mě by v podstatě zajímalo, a myslím, že by to zajímalo tady i řadu dalších poslanců, hlavně těch opozičních, co tady byli minulé volební období, zdali, kolik a v jakém rozsahu si fakturoval za setkání s poslanci SPD. A to bylo pouze u jednoho případu. Ale pan Polčák tady lobboval vícekrát.

Protože to si myslím, že by mělo být jasné, a vůbec, jak to tam celé bylo. Takže já to nebudu protahovat. Jsou to v podstatě ty faktické otázky. Vidíte, že mluvím v klidu, protože bychom se rádi dobrali těch odpovědí, a nemusíme to tady dlouho řešit.

Ale co mám takové tušení, tak skutečně docházelo k fakturaci obrovských částek městům a obcím za různé případy a k obrovskému vyplácení peněz. A tady je potřeba, aby se s tím veřejnost po této kauze přesně seznámila. Nejenom jestli požádáte, zdali byste to také, vážený pane ministře, zajistil, ten výkaz, a dal ho prostě veřejně k nahlédnutí, anebo minimálně k nahlédnutí prostě tak, aby se s tím mohli seznámit i ostatní poslanecké kluby, potažmo třeba média, která se tímto případem zabývala. Chtěl bych požádat zástupce hnutí STAN, protože předpokládám, že nikdo jiný vystupovat nebude, zdali by se věcně věnovali tomu, o čem je dneska schůze. Ale my tady nejsme tématem této schůze. To přece není žádný problém. Ale já bych chtěl, protože ta debata by měla být věcná, abyste se zdrželi tady nepodloženého napadání ostatních stran s cílem odvést pozornost od tohoto tématu.

To bych chtěl zdůraznit.

To by znamenalo, že vlastně nemá argumenty a že se k tomu neumí postavit čelem. Protože kdo jiný by se měl zeptat?

Proč tady říkám tu otázku, jestli se zeptat můžeme?

Interpelace na premiéra přitom nebyly už ani minule. Takže už měsíc nemáme šanci se premiéra Fialy na nic zeptat.

Byla to lež.

Prostě se bojí.

Do televize jde sám, do debaty, a nechce jít do žádné televizní debaty s předsedou opoziční strany evidentně, konkrétně například se mnou. Já bych rád s panem předsedou ODS Petrem Fialou šel do přímého přenosu, aby došlo k demokratické názorové konfrontaci. Ale evidentně se toho nemůžu dočkat. Bojí se? Já se nebojím. A proč dneska nejsou ty interpelace? Proč nejsou interpelace na ministry a na premiéra? V takto vážné situaci, která tady je je tady zdražování, které vláda neřeší.

A my se chceme zeptat na to, proč neřeší zdražování. To jsou údaje Sociologického ústavu Akademie věd.

Ale Petr Fiala se bojí odpovídat v přímém přenosu na otázky opozice.

Teď, když to samé děláte vy, vaši ministři a premiér Petr Fiala, tak je to v pořádku?

Dále jsme to viděli u toho, jak jste minule prodloužili nouzový stav o více než třicet dnů, přestože i většina ústavních právníků se shoduje, že maximální prodloužení může být o třicet dnů a pak si máte znovu žádat o prodloužení ve Sněmovně.